A co se potom odehrálo? Ministra naprosto zneuctili odboráři, Česká lékařská komora a několik profesních sdružení lékařů, kteří pod vidinou lepších časů a slibů nastupující levice začali tušit nové období hojnosti.

Tvrdé požadavky zdravotníků při tvorbě finančních plánů nejsou žádné novum a ministři zdravotnictví se s nimi setkávali opakovaně. Současné absurdní požadavky nám však dobře připomínají jednu ze základních příčin věčných problémů s našimi zdravotnickými financemi.

Jak ukázala nová úhradová vyhláška pro rok 2014, ministr Holcát by byl schopen tlakům na hrozící eskalaci nákladů odolat, ale stávající vláda v demisi končí, ministr zdravotnictví odejde a máme před sebou dobu, kdy bude zdravotnictví řízeno novou koalicí.

To je přesně to, k čemu se máme po této rozpravě hlasováním vyjádřit. Není vůbec pochyb o tom, že české zdravotnictví, a ostatně i podobně jako téměř všechny zdravotnické systémy na světě, je ve finanční tenzi.

Proto roste ve vyspělých a ekonomicky úspěšných zemích pozvolna a neustále procento HDP, které do zdravotnictví plyne, a začíná být v Evropě již téměř běžně nad 10 %, zatímco u nás dlouhodobě stagnuje okolo asi 7,5 %. Lze očekávat, že se tento malý podíl HDP pro zdravotnictví bude postupně zvyšovat i u nás. Chápu zdravotníky, že by chtěli toto zvýšení teď hned. Většina by ho použila pro své pacienty a určitě by to lékařům a zdravotním sestrám velmi usnadnilo život. Jak však ukazují světové statistiky, není procento HDP plynoucí do zdravotnictví zdaleka jediným ukazatelem kvality zdravotnického systému a vůbec už není přímo úměrné ukazatelům dobrého zdraví populace.

Znovu říkám, že peníze by zdravotnictví pomohly. Je tu však ještě jeden fakt vázaný na zemi, kde žijeme.

Prostředků pro zdravotnictví si bohužel budeme moci v pohodě dopřávat více až v té době, kdy si na ně tato země vyšší produktivitou práce vydělá. Musíme se smířit s tím, že žijeme v oblasti, která díky své historii stále ještě nemá nejen na luxusnější zdravotnictví, ale ani na velkorysejší sociální systém, bohatší školství či technologicky lépe podpořené bezpečnostní složky. Do té doby, než se bohatství naší země a celé její fungování zřetelně zvýší, nelze tedy bohužel očekávat zázraky, a zejména pokud nebudou pokračovat změny, které dále povedou ke zvyšování jeho zde tak trošku vysmívané efektivity.